Bohužel současná situace vykazuje systémové nedostatky, kdy nejvyšší státní zástupce může být odvolán prakticky kdykoliv vládou bez uvedení důvodu. V důsledku toho na něj může vláda i tlačit, může mu hrozit tím, že ho odvolá a podobně, a rozhodně v tomhle případě nemůžeme mluvit o tom, že by měl zcela nezávislé postavení.

Děkuji panu předsedovi Michálkovi.

Ano, hlásí pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo.

Já jsem neslyšel druhé jméno. Ještě, pane poslanče. Prosím. Máte slovo. Pěkné odpoledne vážení kolegové. Rád bych poprosil o pevné zařazení následujících bodů.

Pane poslanče, ještě prosím. A první bod v bloku třetích čtení kdy?

Takto o tom ale těžko můžeme hlasovat. Zkuste navrhnout... Můžeme?

Nechám to odhlasovat. Ani já neslyším, co pan poslanec navrhuje. Pak o tom nemůžeme hlasovat. Pouze malé doplnění.

To se nebude nyní hlasovat. To budeme hlasovat až ve chvíli, kdy to budeme projednávat. Pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, to, že pan kolega Faltýnek vetoval bod, který se věnuje stavbě kanálu DunajLabeOdra, to vcelku chápu. Víme, kdo tady jaké má zájmy.

Protože pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy, nevím, jestli tušíte, že tuto petici podepsal také jistý muž, občan České republiky, který se jmenuje Andrej Babiš. Je to zvláštní. Možná že by pan premiér chtěl, aby to bylo projednáno. Děkuji. Ještě někdo se hlásí k pořadu schůze? Nehlásí, takže budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu pořadu v pořadí, v jakém byly předneseny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

S návrhem byl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl zařazen na pořad schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 116 přihlášeno 177 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury, který se týká bodu 170, sněmovní tisk 557, Ústava České republiky, jde o vysílání vojáků do zahraničí abychom tento bod projednali jako první bod bloku prvních čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Návrh pana poslance Kaňkovského nebudeme hlasovat, protože proti němu bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů.

To znamená před případnými třetími čteními. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti? V hlasování číslo 118 přihlášeno 177 poslanců, pro 59, proti 79.